Stárnutí populace by mělo být vnímáno nikoliv jako krize, nýbrž jako proces, který vytváří nové příležitosti.

Takže můžeme mít spokojené lidi, když budou mít zajištěné důstojné životy.

Proč vám to říkám? Abyste neházeli důchodce přes palubu, jako jste to udělali. Já jsem navrhl už tady zrušit legislativní nouzi. Vyzývám vládu, ať stáhne tenhle asociální návrh zákona, kterým chce okrást všechny důchodce v České republice.

Takže takhle my bychom chtěli, aby to vláda viděla pozitivně.

Takže já jsem chtěl říct, že v podstatě to, co vy tady navrhujete, tak si myslím, že je opravdu mimořádně asociální.

Retroaktivně dokonce, poté, co 10. února Český statistický úřad vyhlásil míru inflace, tak podle stávajícího zákona měli všichni příjemci důchodů automatický nárok na valorizaci.

Takže vy jste to mohli dát do státního rozpočtu na letošní rok, ale nedali. Teď ve finále jste si vzali jako rukojmí všechny důchodce v České republice a chcete je okrást o peníze. Je to pro nás nepřijatelné a SPD a celý náš poslanecký klub budeme dělat všechno pro to, aby ten váš asociální návrh neprošel.

Takže jeho přihlášení k faktické propadá. Pan poslanec Nacher je přihlášený taktéž s faktickou, ale opět jej nevidím v sále. Proto se dostáváme k přihlášeným.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, nacházíme se ve stadiu potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Já jsem přesvědčená o tom, že za vládu České republiky je odpovědný pan premiér. Proto bych velmi ráda požádala pana premiéra, aby vystoupil a zdůvodnil vyhlášení stavu legislativní nouze. Samotná legislativní nouze může být vyhlášena za mimořádných okolností, kterými jsou, když jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Pane premiére, mě by zajímalo, která z těchto tří situací podle vás nastala. Dovolte mi, abych Sněmovně připomněla jednu věc, a to je to, že tento případ vyhlašování stavu legislativní nouze se liší od těch, které jsme tady měli v minulosti, a liší se zcela zásadním způsobem. Dovolte, abych vám připomněla, že když jsme ve stavu legislativní nouze schvalovali například takzvané covidové zákony, tak to schválení tehdy bylo napříč politickým spektrem ve Sněmovně. To znamená, je evidentní, že při rozhodování o stavech legislativní nouze existovala ve Sněmovně široká shoda na tom, že se prostě uznaly ty důvody, proč mimořádný režim projednávání zákonů zvolit. To je samozřejmě pochopitelné, protože jsou situace, jako jsou povodně nebo pandemie a podobně, kdy Sněmovna žádnou velkou debatu nemusí provádět a existuje široká shoda mezi opozicí a koalicí, že je možné zásadně zredukovat proces přijímání některých rozhodnutí zákonů, protože vidíme, že se na nás něco valí a že tady skutečně hrozí nebezpečí z prodlení.